A řekněme si otevřeně, kdybychom u všech energií byli soběstační jako u elektrické energie, tak bychom mohli možná zvolit jenom národní řešení, možná trochu sobecké, ale bez rizik.

Slyšel jsem, že v kanceláři ministra financí jste zhruba před 20 nebo 18 lety přišel oznámit, že nezaplatíte kupní cenu, pane poslanče Babiši, prostřednictvím paní předsedkyně.

Zapomněl jste říct, která vláda to privatizovala. Ne oposmlouva. Já to nijak nehodnotím, jenom to dávám do kontextu.

Bylo to dobré rozhodnutí? Nebylo. Ale tehdy, když jste to chtěl koupit, tak vám to připadalo jako správné rozhodnutí státu.

Já jsem pro. Jenom si vzpomeňme, jak to bylo minule. Vždycky tak jednou za devět měsíců jste nám dali, opozičním stranám, myslím, že někdy tři, někdy čtyři hodiny. Zhruba tak jednou za devět měsíců, tak to vychází zhruba dvacet minut měsíčně.

Ale pak si nemůžete vzít celý týdenní program do svých rukou a vládě nenechat nic. Všem nám je jasné, jak to hlasování dopadne.

Na tom není nic špatného. A ještě jednu věc si musíme říct, kdybychom zvolili to sobecké řešení, a to jsou pohonné hmoty.

A jsme závislí na dovozu.

Možná se nepovede najít evropské řešení, jak zkrotit vysoké ceny energií. Ale jsme povinni to zkusit.

Nebude nic na evropské úrovni a budeme to řešit na národní úrovni.

Nic takového není.

Tak uvidíme.

Respektive můžu, nejsem úplně překvapený, ale těžko se s tím pracuje. Myslím, že jsme to všichni věděli. Ale přesto považuji za užitečné, že ta debata proběhla a probíhá. Myslím si, že je dobře, aby si mohli například občané porovnat vystoupení bývalého a stávajícího premiéra bez ohledu na to, koho volí.

Tomu já rozumím.

To jsou lži, demagogie a urážka svých politických odpůrců. Jen do toho. Přečtěte si prosím všichni vystoupení Andreje Babiše a Petra Fialy. Hezký den.

A nyní se hlásí s přednostním právem paní předsedkyně Schillerová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Jdu zareagovat na vystoupení pana ministra financí. Nejdřív vezmu asi ty jednodušší věci, které půjdou vysvětlit poměrně snadno a rychle, a pak přejdu k těm složitějším.

Když se podíváte na stránky Ministerstva financí, tak je tam nějaké datum roku 2019. Ano, trvalo to dlouhých skoro pět let, protože to blokovala Francie, protože nám nechtěli dovolit výjimku z daně z přidané hodnoty, se kterou kdysi...

Já jsem několikrát jednala s ministrem financí.